Toto porušení by mohlo vést až k ohrožení bezpečnosti státu v oblasti energetické, potravinové nebo zásobování paliv.

Bylo mi sděleno, že to sice teď zvládají, ale je to pouze o dobrovolnosti a ochotě jejich pracovníků. Dobrovolnosti a ochotě. Zákoník práce trochu trpí, to my víme. Ale ti lidé vědí, jakou práci pro společnost dělají, přestože vědí, že jim za ni nikdy nepoděkujeme, ale dělají to na základě dobrovolnosti a ochoty.

Správa státních hmotných rezerv. Tam bez nouzového stavu nemohou nakupovat ochranné pracovní pomůcky a další materiál.

Víte o tom, jak by to fungovalo bez nouzového stavu? Víte, že jsme to byli my zde, skupina poslanců, kteří jsme v létě předkládali novelu zákona o zadávání veřejných zakázek a žádali jsme nejenom vládu, ale i vás tady o zařazení tohoto bodu, abychom umožnili Správě státních hmotných rezerv v době krize i v době po krizi šest měsíců mít možnost nakupovat bez zákona o zadávání veřejných zakázek? Kde ten zákon skončil? Kde ten zákon skončil? V tom propadlišti tří set neprojednaných tisků, které tady je. Chcete se dostat do stadia, kdy nebudeme mít co nakoupit, protože to neumožní legislativa?

Třeba plicní ventilátory, ale i ta nemocniční lůžka v polních nemocnicích? Ano, jsou to zatím věci nevyužívané. To jsou právní důvody, kolegyně a kolegové.

Úplně v závěru mi dovolte ještě jednu krátkou repliku. My s vládou jednáme. A řešíme i ty věci, které možná pak, až se nějak dořeší, tak si někdo řekne, my jsme to zajistili.

A já jsem žádal pana ministra, ať se svým týmem zváží, jestli by bylo možné nějakým způsobem udělat, byť to nemám rád, nemáte to rádi vy, ale udělat nějakou výjimku, kterou bychom prostě pro tento den udělali.

A to jsou věci, pane ministře, kdy i ty zdravotní důvody by měly být velmi dobře přehodnocovány, protože ty sociální, politické a možná i ty právní důvody by mohly být občany vnímány velmi špatně.

Budou následovat vystoupení s přednostním právem. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající. Takže já poprosím pana ministra zdravotnictví, kdyby některé věci mu byl ochoten tlumočit.

Myslím si, že není dále potřeba něco dodávat.

Dělali jsme tady spoustu legislativní práce, kterou i nakonec vy jste podpořili.

Dvakrát jsme v letošním roce podpořili návrh státního rozpočtu.

Protože v té situaci nebylo možné udělat nic jiného.